Ale pro pana poslance Hájka mám dobrou zprávu.

To znamená, že se předpokládá, že když je vládní návrh, odejdou opoziční poslanci, a když je opoziční návrh, odejdou vládní poslanci? My skutečně ne. Ale já jsem příznivec férové diskuze, a abychom mohli o tom svobodně debatovat, tak ten bod musí být zařazen, bez toho by to nešlo, to se určitě shodneme. Až ten bod bude zařazen, tak se rád do rozpravy přihlásím a tu polemiku s vámi povedu i nadále. Nyní pan kolega Skopeček a potom pan poslanec Výborný ještě k pořadu schůze pořád. Děkuji za slovo. Já se chci skutečně vrátit na samý začátek dnešní schůze, kdy pan předseda Faltýnek navrhl zařazení bodu, a sice Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii, což byl první bod. Já bych chtěl dát protinávrh. Chtěl bych, abychom tuto smlouvu otevřeli až na schůzi, kdy budeme mít vládu s důvěrou. Já myslím, že pan předseda Faltýnek asi zapomněl, protože už je to hrozně dlouho, co tato vláda funguje, je to rekordní čas, kdy funguje bez důvěry, a přináší nám sem poměrně dramaticky významnou mezinárodní smlouvu, která je významným bodem zahraniční politiky. Předchozí dvě Poslanecké sněmovny nedokončily ratifikační proces, přestože tu existovaly vlády s důvěrou.

Paní ministryně argumentovala, že do Poslanecké sněmovny neposílá například daňový balíček se snížením daní, protože je to natolik významná politická věc, kdy chce počkat na vládu s důvěrou, chce počkat na jasnou politickou většinu. Všichni se shodneme, že zrušení superhrubé mzdy versus konečná ratifikace fiskálního paktu, této mezinárodní smlouvy, že to budou bezesporu minimálně stejně významné věci, takže já nevím, jak by pak paní ministryně mohla argumentovat, že na jednu stranu nechce snížit daně, nechce poslat do Poslanecké sněmovny balíček, který snižuje daně, protože je to politicky významná věc, a čeká na vládu s důvěrou, a najednou by byla pro to, aby se projednávala takto výrazná zahraničněpolitická smlouva.

Nyní pan kolega Výborný jako poslední přihlášený. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, dělám to velmi nerad, ale abych tady mohl promluvit, tak tedy navrhuji v případě, že nebude odhlasováno zařazení bodu, který navrhoval kolega poslanec Pavel Bělobrádek jako první nebo jako druhý bod dnešního programu 13. schůze, tak tedy navrhuji, aby to bylo zařazeno jako třetí bod. Je to šaškárna a říkám to tady naprosto otevřeně, ale aby se tady poslanci hnutí ANO, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, pan poslanec Vondrák, smáli, že můžeme přece promluvit nemůžeme! Nemůžeme, protože ten bod není zařazen, a já pouze tímto prostřednictvím naprosto hloupého zařazování jako třetího bodu, aby mě nemusel pan místopředseda školit, že tady nemám vystupovat, protože nevystupuji k programu, tak to je jediná šance, jak se všichni poslanci, kteří by se mohli k této věci vyjádřit, zde demokraticky na půdě Poslanecké sněmovny k tomu nedostanou, protože vy odmítáte ať už mimořádnou schůzi, anebo zařazení jako řádný bod programu této schůze.

Bylo to takto domluveno. A jediný cíl, který tady byl, bylo zabránit tomu, aby se na půdě Poslanecké sněmovny tato věc normálně vydiskutovala. A bavíme se tady často o procedurálních záležitostech místo toho, abychom se jasně vyjádřili ke kauze samotné, k rozporům, které tady zjevně byly mezi prezidentem republiky a vládou. A znovu připomínám, naším cílem bylo podpořit vládu, v jejímž čele stojí Andrej Babiš, protože to vyjádření bylo správné. Fakt tomu nerozumím!

Děkuji, pane předsedající.

Takže v tomhle případě vidíte, jak se při zastávání se stanoviska předsedy vlády o to zajímá předseda vlády a jeho kolegové z vlády a jak se k tomu také postaví jeho vlastní poslanci.

Dobře, děkuji. Pan kolega Michálek ještě.